To není pravda. Děkuji.

Já vás dlouho nezdržím. Vážené kolegyně, kolegové, nemohu než reagovat na ty věci, které se tady staly, nebo které jsme tady slyšeli.

Tak nesouhlaste, ale to je základ ohrožení demokracie a svobody.

A já vám řeknu, co se proměnilo v to, že pan Jakl, kterého znám, který je velmi slušný člověk, dostal dvakrát přes hubu. Mám tady některé poznámky.

Tak se podívejte na ty sítě!

Je zřejmé, že to bylo politicky motivované? Neslyšela jsem nikde o tom, že by byl dopaden pachatel nebo že by byl šetřen pachatel a co tedy bylo jeho motivem. Tak prosím, jestli se máme vyjadřovat tím způsobem, jak tady kolegové z SPD navrhují, tak musíme znát tato fakta. Pan místopředseda Filip. Většinou platí slova klasika, že kdo seje vítr, sklízí bouři.

Tak buď všichni, nebo nikdo.

Přesto jsme nikdy nevyvolávali žádné jednání, které by tady bylo. Takže vážení, prosím, jsem přesvědčen, že nové usnesení je možné.

Já si nemyslím, že někdo takový, kdo pracuje ve veřejnoprávní televizi, si může dovolit posílat lidi na čtyřicet let mimo Evropskou unii. Já děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.